Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Chci říct, že tady není ambice zasahovat do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj a paní ministryně v novele stavebního zákona. Tady je ambice přesně to, co říká pan zpravodaj: zjednodušit administrativu z hlediska kompetentnosti udržitelnosti vody v přírodě, což je jednoznačně záležitost Ministerstva zemědělství.

Stále jsme v obecné rozpravě. Vážená vládo, paní a pánové, poměrně dlouhou dobu se tady všichni přesvědčujeme, a čím dál tím silněji, o tom, že je třeba udělat významné kroky pro udržení vody v krajině.

Postavit přehradu je ušlechtilá věc.

Děkuji. Děkuji. Zatím nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako o výboru garančním. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor k přikázání? Ano, kolegyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož tento návrh se dotýká i zákona o ochraně přírody a krajiny, tak navrhuji i výbor pro životní prostředí. Ano, děkuji. Tak v tom případě samozřejmě navrhuji, aby byl dalším výborem na projednání výbor zemědělský. Ano. Ještě někdo další výbor? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat v hlasování číslo 178, které jsem zahájil, o přikázání výboru pro životní prostředí.

Návrh byl přijat. Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je přikázat výboru zemědělskému. Ptám se, kdo je pro zemědělský výbor. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že dále byl tento tisk přikázán výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému. V rozpravě nepadl žádný návrh na zkrácení, nebo prodloužení lhůty k projednání, a proto je lhůta k projednání ve výborech 60 dnů.

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 172. Návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Žádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Jsem přítomen a připraven. Dobré odpoledne, dobrý podvečer, kolegyně a kolegové a vážení členové vlády. Dnes před vás předstupuji netradičně, nestandardně v úterý v podvečer s volebním bodem, ale vycházím z politické dohody grémia Poslanecké sněmovny, kde na žádost poslaneckého klubu Pirátů byl zařazen tento bod. Je to jednoduché a velmi krátké hlasování. Jak bylo uvedeno panem předsedajícím, jedná se o návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Naplňovali jsme ji tedy v souladu se zákonem před rokem po posledních volbách a jednotlivé kluby v rámci svých politických výsledků mají tedy nárok na kvora v těchto orgánech.

A je to tedy člověk, nominant, který byl na pozici náhradníka zvoleného právě za poslanecký klub Pirátů.

Je to usnesení číslo 104, pro stenozáznam, kde volební komise konstatuje, že přijala a seznámila se s návrhem poslaneckého klubu Piráti na volbu jednoho náhradníka. Je to pan Pavel Východský. Tak jak je tato volba vždy prováděna, tedy volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení, tak toto navrhuje ve svém usnesení i volební komise. A za třetí konstatuje, že zvolenému členu započne jeho funkční období dnem volby. Ještě jednou tedy zopakuji, volební komise v tomto případě navrhuje volbu veřejnou en bloc pomocí hlasovacího zařízení. A nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu. Děkuji, pane předsedo volební komise. Otevírám rozpravu. Vidím pana poslance Martínka, který se hlásí do rozpravy. Ještě vám neudělím slovo a požádám sněmovnu o klid! Protože jsem přesvědčen o tom, že každé vystoupení ve sněmovně má mít určitý důstojný charakter.